Jeden náš občan má za partnerku cizinku, která zde již několik let pracuje jako zdravotní sestra na pracovní vízum, tzv. zaměstnaneckou kartu.

To je zcela v pořádku. Pokud by ale tato novela prošla, pane ministře, když by zde nemohla zůstat za těchto podmínek, musela by odjet a žádat o nové povolení k pobytu v původní zemi, což by samozřejmě trvalo velmi dlouho. To se domnívám skutečně, že není potřeba. Navrhuji tedy, aby z této novely byla vypuštěna všechna zpřísnění pro rodinné příslušníky občanů České republiky, aby tam byla ponechána pouze nesporná ustanovení týkající se brexitu a nových průkazů pro cizince. Já bych tedy byl rád, pane ministře, pokud by bylo možné toto třeba deklarovat, protože jinak bych nenavrhoval zamítnutí tohoto zákona.

Dá se říct, že to, co tady říkal můj předřečník prostřednictvím pana předsedajícího, ne všechny věci jsou tak úplně pravda. Dá se říci, že každá osoba, byť čeká třeba žena dítě, tak si může sjednat komerční pojištění a to komerční pojištění poskytuje většina těch pojišťoven. Dále bych doplnil, že SPD tu novelu podpoří, nicméně máme připraven pozměňovací návrh, protože se nám nelíbí některé vágní formulace.

Takže v tomto smyslu my budeme podávat pozměňovací návrh do druhého čtení. A jinak jsme samozřejmě pro to, aby občané, kteří žili nebo žijí ve Velké Británii, měli možnost navštěvovat svoje příbuzné tady v České republice, včetně dětí, které mohou být tím, že se narodily ve Velké Británii, občany Velké Británie. Takže na základě toho, že Velká Británie vystoupila ze svazku EU, tak je nutné i tady to poměrně rychle řešit. Děkuji za pozornost.

Vážený pane ministře, vážení členové vlády, dámy a pánové, já se připojím ke svému předpředřečníkovi, panu kolegovi Čižinskému.

Letos opravdu spousta rodin nebo spousta párů zůstala rozdělena hranicemi, někteří ještě i doteď. Je to skutečně o to náročnější.

Tyto obavy sdílím.

Děkuji za pozornost. Tak dovolte mi reagovat na ta vystoupení.

Ale proti tomu potom stojí desítky případů, kdy ta formulace současná je zneužívána.

To není pravda.